Dalším pozitivním a tím asi nejdůležitějším aspektem je rozhodně to, že tento návrh značně posiluje právní jistotu zaměstnanců, tedy žadatelů o uspokojení mzdových nároků. Co je pro mě důležité je také to, že posiluje právní postavení zaměstnanců i u nadnárodního zaměstnavatele. Tolik vše. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí návrhu zákona a současně nebyl nyní podán ani návrh na opakování druhého čtení, ani nezazněly žádné návrhy legislativně technických úprav, navrhuji dle usnesení garančního výboru následující proceduru hlasování. Jako první budeme hlasovat pozměňovací návrh A7, jako druhý pozměňovací návrh A4. Za čtvrté budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích B1 až B3 společně. Za páté bude hlasování o návrhu zákona jako celku. Děkuji vám a táži se, zda má někdo návrh na úpravu takto navržené procedury hlasování.? Nevidím. V tom případě dám proceduru schválit. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navržený způsob procedury hlasování? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem procedury byl vysloven souhlas. Nyní vás žádám, paní zpravodajko, abyste nás provedla jednotlivými pozměňovacími návrhy, prosím. Nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A7, co je výborový pozměňovací návrh. Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko pana ministra? Souhlasné. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Prosím, pokračujte. V dalším hlasování budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A4, což je rovněž výborový návrh, kterým se odstraňuje výkladová nejasnost, a sice tak, že o dlužný mzdový nárok může žádat i bývalý zaměstnanec platebně neschopného zaměstnavatele. Stanovisko výboru je doporučující. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Můžete pokračovat. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích A1 až A3 a A5, A6 společně. Jsou to rovněž výborové pozměňovací návrhy, kterými se ruší povinné pojištění agentur práce. Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko ministerstva? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Můžete pokračovat. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích B1 až B3 společně. Jsou to pozměňovací návrhy pana poslance Jiřího Navrátila. Jedná se o legislativně technické opravy pozměňovacího návrhu pan poslance Kaňkovského. Stanovisko výboru je doporučující.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Paní zpravodajko, je tomu tak? Ano, bylo hlasováno o všech návrzích. V tom případě přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.